Pokusil jsem se odpovědět na vaši otázku, jak to bude do budoucna. Většinu částí toho zákona tak, jak jsou, se snažíme zachovat. Ostatně i náš komplexní pozměňovací návrh mířil na integraci, kterou navrhla paní ministryně skrze vznik Nejvyššího stavebního úřadu, a samozřejmě změna zákonů, které jsou pod tím v úrovni dva, probíhá, pracuje na ní Ministerstvo pro místní rozvoj i týmy všech dalších ministerstev, jichž se ta příslušná legislativa týká. Bude to předloženo v jednom balíčku, jak jsem řekl, na přelomu tohoto a příštího měsíce, včetně jednotného environmentálního stanoviska, což je zákonná úprava z pera Ministerstva životního prostředí. Pane ministře, děkuji. Následovat by potom měl s přednostním právem pan předseda Fiala. Pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, to, co říkáte, to je něco jiného. Ano, zákon lze novelizovat.

A teď se bavíme o tom, že to, co už mělo a má se podle toho konat, tak se nedělá, to znamená Nejvyšší stavební úřad, dále měl být vysoutěžen předseda Nejvyššího stavebního úřadu, a tam jsou další a další body, které už máte podle toho zákona konat. To znamená, ne že vy se dostáváte do nějaké proluky, vy prostě porušujete zákon, to je ten problém. To je ten problém, který vám tady říkáme, a snažíte se to schovat za to, že posouváte účinnost. To je ten problém, a proto jsem chtěla ty odpovědi, a proto jsem žádala o přestávku, aby mi bylo odpovězeno právě ministrem legislativy, který by mi na to odpověděl. Děkuji paní poslankyni. Slovo má nyní s přednostním právem pan předseda Fiala a mezitím jenom stahuji omluvu paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já tady mám také asi dva dotazy na pana ministra Bartoše. Jsem rád, že tady sedí a že nám na ně odpovídá.

Jedna z těch věcí na Twitteru je velmi jednoduchá. Vláda schválila částečný odklad účinnosti nového stavebního zákona a tak dále, chceme více hájit zájmy občanů, zdigitalizovat stavební řízení, zachovat princip jeden úřad, jedno razítko, novelu předložíme v polovině tohoto roku. A já bych se chtěl zeptat v podstatě jediné, co pořád slyším od pana ministra Bartoše, jsou slova o digitalizaci stavebního řízení, které má vyřešit celý problém.

Ale nerozumím sdělení o potřebě novely.

Co se vlastně za ten rok má konkrétně stát, co do toho návrhu zákona chcete dát, co tam chcete dát jinak?

Nevím také, proč se předkládají takové z mého pohledu polovičaté návrhy na odložení účinnosti.

To je moje otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě je: když jsem si přečetl v Lidovkách v lednu, že součástí nové stavební legislativy by měl být také závazek úřadu dodržet zákonem dané lhůty, a pokud je prostě úřad nestihne, tak žadatel má štěstí a jeho požadavek by byl považován dle pravidla mlčení znamená souhlas za schválený.